Eviduji váš návrh na zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát. Víte, kdy byla limitní lhůta pro povinnou transpozici v téhle záležitosti? A takhle to je se vším. Sami se zamyslete, je to věc koalice, nikoliv opozice.

Byť lítáme podle IATA nebo mezinárodních předpisů, tak už před více než rokem byl limit pro povinnou transpozici. Nezlobte se na mě, vy děláte z evropského a českého práva trhací kalendář. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 108, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru případně výborům. Žádný návrh nevidím. V tom případě dám ještě hlasovat o zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu. Předám řízení schůze.

Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Budeme pokračovat. Děkuji.

Myslím si, že to o těch ministerstvech a o tom, jak tam příslušné odbory, ti úředníci fungují protože často ministři možná ani nedohlédnou, co všechno se na ně valí. A nezlobte se na mě, vy musíte ta ministerstva už začít řídit.